Připraví se paní poslankyně Němcová. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Pane kolego vaším prostřednictvím, prosím, nezaměňujte slovo nárok za právo a slovo regulace, zákaz, příkaz ze strany státu za slovo svoboda. Množství zákazů a příkazů, toho, co mají lidi dělat o státní svátek, opravdu ke svobodné vůli nepřispívá. Naopak ji stát omezuje.

Paní poslankyně, máte dvě minuty. Děkuji za slovo.

Možná jsem špatně poslouchala, ale rozuměla jsem, že tím myslí ty, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, což je tedy řada profesí od medicíny přes dopravu, bezpečnostní složky, poslance a tak dále mohla bych pokračovat. Prosím o vymezení.

Mezitím, než se dostavíte, přečtu dvě omluvy.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Doufám, že se nebude v budoucnu dít, až zase budou opoziční poslanci snášet své argumenty, že je budou poslanci vládní koalice obviňovat z nějakého zdržování, obstrukcí a tak podobně. Parlamentní debata sem patří a jsem rád, že probíhá. Nyní pan poslanec Bláha, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte dvě minuty. Sám mám nerovnoměrnou pracovní dobu v některých profesích, ale nikdy si nedovolím naplánovat zaměstnanci na svátek den pracovního volna, pokud mu ten den pracovního volna na to normálně nevychází.

Na den svátku jim naplánují den pracovního volna, tím pádem jim nemusejí platit svátek a ještě udělají to, že si to musí napracovat, protože jinak jim chybí hodiny. Když to nevíte, tak jsem rád, že jsem vás s tím mohl seznámit, a budu rád, když se se mnou tomu budete věnovat, protože podporuji nerovnoměrnou pracovní dobu.

A co se týče zdravotnických zařízení. Vážím si zdravotnických zařízení. Myslím si, že máme zdravotnictví na neuvěřitelné úrovni. A řeknu jenom jedno. Moje dcera před rokem rodila a měla problémy.

Prostě je omezený provoz. Prostě je. Je nemocná.

Pane předsedo, máte slovo, dvě minuty. Děkuji za slovo. Chci reagovat na několik vystoupení pana poslance Bláhy. On tady říkal, že jeho vystoupení jsou vnímána jako úsměvná. Myslím, že pan poslanec má mimořádný dar pozurážet většinu Sněmovny a většinu našich lidí, pokud náhodou mají jiný názor než on.